Evo poštovane kolegice i kolege, stanka nam je istekla pa ćemo ići redom. Prvo će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Izvolite.

Uvažene kolegice i kolege, evo nakon godina crnoga brda koje je počelo nicati još prije desetak godina u Biljanima Donjim u srcu Dalmatinske zagore danas je Europska komisija objavila kako će dati Hrvatsku Europskom sudu pravde jer državna vlast nije uspjela riješiti problem odlagališta crnog otpada kraj mjesta Biljana na zadarskom području o kojima sam u više navrata ne samo govorio i slao dopise ministarstvu i predstavnicima ministarstva govorio. Znači Hrvatska nije poštivala nikakva pravila kad je u pitanju gospodarenje otpadom i tako je ugrozila zdravlje građana i zanemarila zaštitu okoliša. Inače samo odlagalište nalazi se niti nekakvih 50 metara od mjesta, od prvih kuća. Naravno tu je uglavnom stanovništvo srpske nacionalne manjine, ljudi koji su ostavljeni od svih i nije ih uopće briga. Međutim i to je jedan od ključnih problema, jer jednostavno predstavnici srpske nacionalne manjine ne vidim ih na terenu da rješaju taj problem, a ipak su većina u vlasti, pa evo i taj problem gdje je ugrožena cijela ne samo Ravni kotari, nego tu je ugrožena vodoopskrba, tu je ugrožena poljoprivreda. Jednostavno te čestice koje letaju zrakom ugrožavaju zdravlje svih ljudi na tome području, ali dobra je turistička atrakcija. Može se i s mjeseca vidjeti. Hrvatska je trebala, znači prema ovome šta kaže Europska komisija danas uskladiti pravila gospodarenje otpada do kraja 2015. Iako je nekoliko puta obećavamo ljudima s toga područja Europskoj komisiji na koju se vrlo često pozivaju u Parlamentu nije bilo nikakvog do sada pomaka. Skoro 4 godine od kad je Europska komisija pokrenula ilegalno pozvala, pozvala na ilegalno uklanjanje ovoga odlagališta na Crnom brdu i dalje to nije na pravi način deponirano, tako da danas velika prijetnja i vodama i zraku. I to se navodi iz priopćenja koje dolazi upravo iz Bruxellesa, dakle jer se naši Briselci i pozivaju na Bruxelles obrazlažući kako velika količina feromengana i silikomangana, a kako Hrvatska otrovnih znači otrova. A kako hrvatske vlasti nisu napravile ništa po tom pitanju. Znači gotovo 140 000 tona u srcu Ravnih kotara, u srcu gdje je nekad bio proizvodnja povrća, voća uz same kuće ljudi gdje žive ostaju ugrožene vode, ugrožen zrak i njihovo zdravlje. Naravno po europskim zakonima po kojima se naši Briselci pozivaju koji vode državu, Hrvatska je trebala poduzeti mjere zaštite podzemnih voda i sprječavanja raspršivanja tih sitnih čestica. Naravno Europska komisija govori ovdje da nije imala izbora od naših proeuropskih političara, nego Hrvatsku tužiti znači Europskom sudu pravde di će biti ogromne štete. Na žalost ne samo štete koje hrvatska briselska uprava s Markova trga ne odrađuje ono na što se pozivaju, nego velike zdravstvene štete, ekološke štete, a očito sada i ekonomske štete zbog 140 000 tona nekome bačenog ispred vrata ovakve crne troske. Sad možete slobodno doći pogledati šta je ovo, prašina, čestice kome kad vide moramo slobodno evo ja pozivam i ljude te nek' slobodno donesu ispred trga i neka stavu ispred trga ili ispred kuća ovih što upravljaju Hrvatskoj državi. Učinili su do sada znači ogromnu štetu, ekonomsku. Sad u ovome slučaju jer iđemo na Sud pravde europski.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj HSS-a u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Željko Lenart. Izvolite.

Evo svim ženama bih čestitao kao prvo Dan žena 8. mart, a sad ćemo na Petrokemiju. Ovo je sad treći puta da tražim stanku po pitanju stanja u Petrokemiji Kutina. S obzirom da je ministar Marić novinarima pred Vladom rekao da Petrokemija može izdržati još 30 dana, otprilike je sada 10 dana do isteka tog roka koji Petrokemija može izdržati. Sve ono što se o Petrokemiji govorilo već nekoliko puta na žalost ne pada na plodno tlo niti u Vladu, niti u vladajuću stranku. Evo drago mi je da je kolega Borić došao, jer nedavno je on nakon zadnje moje stanke rekao što to HSS se toliko brine za Petrokemiju. Pa mislim da bi se HDZ-ovci više trebali brinuti za Petrokemiju, jer predsjednik Uprave Petrokemije iz HDZ-a, veliki broj direktora iz HDZ-a, a i najveći broj djelatnika je iz HDZ-a. No međutim, to su sve Kutinčani bez obzira da li oni pripadaju kojoj političkoj opciji ili ne. Nama svima bi trebalo biti stalo do Petrokemije Kutina, do onoga što Petrokemija proizvodi stalo je nama koji se bavimo poljoprivrednom proizvodnjom. S obzirom da je omogućeno onima koji prodaju plin da ga prodaju 20% u prosjeku skuplje nego što je on na tržištu, da na tome ostvaruju ekstra profit, a petrokemija koje svoje gnojivo prodaje na slobodnom tržištu po tržišnim cijenama s time gomila gubitak.

Ono što bi Vlada RH mogla napraviti, da to želi napraviti, je dati garanciju Petrokemiji Kutina, da kupuje plin na slobodnom tržištu. S obzirom da je Petrokemija Kutina je na gubitku, nema vlastiti novac i ne može avansno plaćati plin, prinuđena je plin kupovati od prvog plinskog društva i od INA MOL koji su ujedinio i kandidati za dokapitalizaciju petrokemije. Mislim da i običan čovjek vrlo lako izračuna, što se u petrokemiji radi i zašto se petrokemiju drži kao gubitaša. Zašto se petrokemija ne omogućuje da kupuje sirovinu, jer plin je sirovina o petrokemiji po tržišnoj cijena kako bi bila konkurentna na svjetskom tržištu umjetnih gnojiva. Neće reći zašto prozivamo HDZ, pa instrument koji može pomoći petrokemiji ima HDZ, Vladu, predsjednika Vlade, većinu u Hrvatskom saboru, znači sve instrumente da se petrokemiji pomogne. Pa ukoliko ta Vlada može kupiti mobitele za 65 milijuna kuna, onda mislim da može dati i petrokemiji 100-200 milijuna kuna garancije, ne novaca, nego samo da garantira da će to petrokemija platiti onoga dana kada prodaje i napalit svoje gnojivo. Mislim da je to vrlo malo što Vlada RH, može učiniti za 10700 zaposlenika u petrokemiji, s obzirom da ¼ HŽ kargo prijevoza ovisi o petrokemiji, da 100% prometa u luci Šibenik ovisi o petrokemiji, da veliki broj autoprijevoznika, znači kamionskog prijevoza ovisi o petrokemiji, da jedna cijela regija hrani se zarađujući u petrokemiji, da mnogi obrtnici i mali poduzetnici rade za petrokemiju i ostvaruju tu svoj, i zarađuju tu svoj kruh. I onog trenutka, ukoliko petrokemija postane samo skladište, svi oni će ostati i bez posla, ali i cijela jedna regija će polako nestati.

Sljedeći Klub zastupnika je onaj Živog zida i SNAGA-e u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Ivan Pernar. Izvolite. Poštovanje dame i gospodo. Stanje u brodogradnji je kromatično i užasavajuće. U Trećem Maju, kooperanti mjesecima čekaju da im se isplati, u pravo je evidentno nema viziju rješenja, što je i najgore, niti javno ne istupa s ciljem traženja istog, što znači da je uprava bezidejna kao i Vlada. Što se tiče Uljanika, Uljanik je zapravo čeka vjerojatno otkaz polovicu zaposlenika, pitanje je hoće li se tamo nastaviti brodogradnja i odnosno što će se graditi.

To je suštinsko pitanje. Da li je on dobio tih milijardu i pol kuna da bi se bavio brodogradnjom, ili da bi se bavio nečim drugim. Mogao je onda netko drugi doći i reći, čujte ja bi se bavio ne znam čime i dajte mi milijardu i pol kuna i ja ću to raditi. Bojim se da je sudbina Brodosplita isto zapravo katastrofična, jer bez ovih milijardu i pol kuna, odnosno, bez velikih poticaja, pitanje je kako će Brodosplit funkcionirati. A navesti ću još jedan primjer to je Brodotrogir, kaže ovako „Prije privatizacije Škver je poslovao sa 2,1 milijardu kuna prihoda, dok su u 2016. prijavili tek 149 milijuna prihoda.“ To bi značilo da je prihod pao više od 10 puta, da je prihod pao 15, 16 puta. Da li itko u ovoj Vladi postavlja to pitanje? Ja nisam čuo. Gleda se u EU, kao neko spasonosno rješenje, a upravo EU, zapravo tražila likvidiranjem brodogradnje. I htio bi ukazati zapravo na suštinski makro problem. Netko će reći, brodogradnja nije isplativa u Hrvatskoj. Međutim, to je točno, ali pitanje je kakva je naša monetarna politika, znači kakvi je naš tečaj, kakvi su kamate na kredite, kakvi su porezi. Na to pitanje, nitko u Vladi ne daje odgovore. I ja vas pitam dame i gospodo, sa ovakvom politikom, ekonomskom, pa zar je išta isplativo? Zar bi se trebalo čuditi što se industrijska proizvodnja u Hrvatskoj neisplati. Ali, što je država radila? Država je rekla ljudima, dame i gospodo, nemojte vi brinuti za monetarnu politiku, nemojte vi brinuti za poreznu politiku. Neka ostane kuna i dalje jaka, neka i dalje budu kamate velike. Mi ćemo industriju potpomagati poticajima. Mi ćemo vam davati novac, pa nema veze što je proizvodnja neisplativa. Nije im rekla da će u jednom trenutku prestat sa poticajima, da će u jednom trenutku prestati izdavati garancije, da će u jednom trenutku zapravo staviti ključ u bravu ostatku ostataka hrvatske industrije. To država nije radnicima rekla. I za ovo stanje na žalost nije kriva samo Vlada. Krivi su radnici, kako radnici Petrokemije, tako i brodogradilišta koji su godinama na izborima podržavali upravo tu politiku koja ih je sada dovela do sloma i do kolapsa. I ti radnici bi se trebali pitati svaki za sebe, svaki za svoj u obitelj jesam li ja činio kada su bili izbori odluke, jesam li glasao onako kako je bilo dobro za mene i za moju obitelj, za moje poduzeće, za moje bližnje, za moj grad, za moju državu. To bi se trebali pitati. Ali svi su oni kratkovidno razmišljajući jednostavno podržavali politiku koja ih vodi sada tamo gdje ih je dovela, a to je nesigurna i neizvjesna budućnost i na kraju krajeva nestanak radnih mjesta, nestanak industrije i zapravo gašenje polagano naše države, eutanazija sve pod palicom Europske unije iz Bruxellesa.

Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovim točkama dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Poštovani predsjedavajući, poštovani zastupnici. Evo pred vama je drugi dio paketa. To je ustvari su zakoni koji su međusobno povezani koji utječu jedni na druge. Dakle, prvo bih se osvrnuo na Zakon o Državnom odvjetništvu. No izmjene, naravno one su povezane tako da se odnose i na Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću. Ono što smo u suštini željeli postići sa ovim izmjenama, je da sustavno uredimo propise, organizacijske propise koji se odnose na Državno odvjetništvo. Zakon o Državnom odvjetništvu do sada je u stvari bio dosta nepregledan zbog brojnih promjena koje su u njega bile unesene. U njega je bilo unošeno mnogo onih odredbi koje ustvari nisu spadale u organizacijski propis poput postupovnih odredbi koje su više mjesto Poslovniku, pa smo te odredbe maknuli. Pored toga bilo je dosta odredbi koje su se odnosile na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima između država članica Europske unije. Mi smo te odredbe izdvojili i uskoro će u Vladinu proceduru ići zakon, izmjene Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima između država članica Europske unije u kojoj su sada te odredbe ugrađene. Također izdvojili smo odredbe koje se odnose na Državnoodvjetničko vijeće. Analogno onome što imamo u Zakonu o Državnom sudbenom vijeću. Pored toga, niz odredbi koje smo adresirali ovim promjenama odnose se na bolje uređenje, bolje upravljanja, jasnije reguliranje okvira funkcioniranja onog dijela Državnog odvjetništva koje štiti imovinske interese i prava Republike Hrvatske. Važna promjena dogodila se vezano za odredbe koje se odnose na izbor glavnog državnog odvjetnika. Sukladno preporukama GRECO-a sada smo proceduru jasnije definirali. Uveli smo veću razinu transparentnosti na način da se 6 mjeseci prije isteka mandata glavnog državnog odvjetnika Državnoodvjetničko vijeće će raspisati poziv da se na njega jave zainteresirani kandidati sa svojim životopisima i sa prijedlogom programa rada. Takav prijedlog znači kandidature idu Vladi koja će tražiti relevantna mišljenja i onda će predložiti kandidata za glavnog državnog odvjetnika Hrvatskom saboru. Dakle, slično izboru predsjednika Vrhovnog suda također kao i u tom slučaju ograničili smo mandat glavnog državnog odvjetnika na maksimalno dva mandata. Važne promjene dogodile su se u uređenju postupanja građansko-upravnog odjela Državnog odvjetništva koje do sada u postojećem zakonodavnom okviru su bile nedostatne, a i odražavale su na neki način drugorazrednu poziciju građansko- imovinskopravnog odjela u samom Državnom odvjetništvu i mi smo mislili kroz afirmaciju tih odredbi da na neki način se pruži jednaka relevantnost i ovom odjelu, posebice što taj odjel zastupa vrlo značajne interese Republike Hrvatske. Što se tiče boljeg upravljanja, ukratko kao i kod Zakona o sudovima, uveli smo ravnatelja, uveli smo promjene oko općinskih i županijskih državnih odvjetnika, tako da vjerujemo da će tu doći do daljnjeg unapređenja rada, a za praćenje rada u Izvješće glavnog državnog odvjetnika uveli smo promjene kako ga ono, kako treba biti strukturirano kako bi se moglo analizirati rad Državnog odvjetništva iz prethodnih godina. Mislimo da je vrlo važno u tom pogledu do sada su ti podaci koje ste vi dobijali kroz godišnja izvješća uvijek su se samo referirala u odnosu na prošlu godinu iz čega vi ustvari ne možete analizirati trendove, ne možete pratiti pojavne oblike. Mi smo sada tražili da se podaci daju u odnosu na zadnjih 5 godina, gdje onda možete vidjeti da li imamo pozitivne ili negativne trendove u radu. Također podizanje kvalitete u smislu primjene prava Europske unije i propisa, odnosno standarda Suda za ljudska prava na … predložili da se osnuju službe koje će se o tome brinuti i osiguravati svim državnim odvjetnicima pomoć u radu na tim predmetima. Na jednak način pojačali smo odredbe o kvaliteti, uveli smo ocjenjivanje vrlo jasno, odredili smo odnose koliko je to za kvalitetu, kvantitetu, koliko za urednost obnašanja državno-odvjetničke dužnosti profesionalno iskustvo i ostale aktivnosti. Postrožili smo stegovne odgovornosti i također postrožili smo odredbe oko etičkog kodeksa i naravno isto što se odnosi za imovinske kartice propisali smo da se one moraju stavljati na web stranice Državno-odvjetničkog vijeća. U odnosu na Prijedlog zakona o državno-odvjetničkom vijeću, tim promjenama smo također htjeli osigurati kvalitetu i ravnomjerniju teritorijalnu zastupljenost u državno-odvjetničkom vijeću. Dakle, najvažnije promjene se odnose na sastav Državno-odvjetničkog vijeća. No ovdje upravo na tragu onog što sam malo prije pričao tražili smo da se vodi računa o jednakoj zastupljenosti kako kaznenog tako i građanskog pravnog odjela u sastavu Državno-odvjetničkog vijeća.

Promjene su vezane uz njihove aktivnosti izvan obnašanja državno-odvjetničke dužnosti gdje se traži viša razina transparentnosti dakle u buduće kao i u odnosu na suce tako i državni odvjetnici za obavljanje izvan državno odvjetničkih poslova morat će dobiti suglasnost Državno-odvjetničkog vijeća čime ćemo ustvari osigurati da svi zamjenici državnih odvjetnika i državni odvjetnici imaju jednak tretman. Odredbe o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika dodatno su razrađene i precizirane, a posebno i zvanje preciziranje stegovnog dijela neurednog obnašanja dužnosti i ne opravdanog neobavljanja dužnosti. Postrožene su odredbe o napredovanju, za napredovanje na Županijsko državna odvjetništva potrebno je podigli smo godine sa 8 na 10 u obnašanju dužnosti. Jačanju neovisnosti Državnog odvjetništva analogan način Ministarstvo više ne sudjeluje u imenovanju, davanju mišljenja na kandidate za državne odvjetnike. Evo time još samo sam se dotaknuo vrlo kratko na Prijedlog izmjena zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Dakle, kao što smo bili rekli nisu svi sudovi dobili punu nadležnost također državno odvjetništvo je procijenilo da nema potrebe i nema kadrovskog kapaciteta da osniva službe, dodatnu službu u Splitu s obzirom da može iz jedne pokriti i Split 1 i Split 2, pa je u tom pogledu došlo samo do 3 dodatne službe, odnosno državna odvjetništva, općinska državna odvjetništva i to u Metkoviću, Pazinu i Vinkovcima.

Otvaram raspravu. I prvi će u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista govoriti poštovani zastupnik Robert Podolnjak. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče. Dozvolite mi s obzirom da je ovo danas prvo izlaganje u ime Kluba zastupnika Mosta, da u ime Kluba zastupnika svim ženama čestitam Dan žena, 8. mart i naročito kolegicama zastupnicama u ovom Hrvatskom saboru. Sad smo u ovom drugom dijelu paketa zakona koji se odnosi na kako to Vlada kaže pravosudnu reformu koju predlaže i ovom paketu koncentrirat ću se u izlaganju na određene ključne promjene koje se odnose na Zakon o državnom odvjetništvu, odnosno na proceduru izbora glavnog državnog odvjetnika. Kao što vam je poznato nama predstoji izbor ili reizbor glavnog državnog odvjetnika i to za od prilike mjesec i pol dana, jer čini mi se tamo negdje u drugoj polovici travnja ove godine ističe mandat glavnog državnog odvjetnika. Inače kako je sada procedura predviđena ona je procedura izbora glavnog državnog odvjetnika, ona je čisto politička. Glavnog državnog odvjetnika predlaže Vlada Republike Hrvatske i uz prethodno mišljenje nadležnog Odbora, Odbor za pravosuđe, njega imenuje Hrvatski sabor na 4 godine. I to je ono što je i Ustavom definirano ali godinama smo suočeni sa sugestijama i preporukama GRECA, dakle, grupe država protiv korupcije da tu proceduru učinimo manje političnom, da je što više depolitiziramo, da je učinimo transparentnom, da u tu proceduru izbora uključimo i Državno-odvjetničko vijeće koje također danas je u promjenama zakona i to nam govore od 2014. godine. Dakle, tamo negdje od vremena kada smo mi birali sadašnjeg odnosno tadašnji saziv Hrvatskoga sabora kada je birao gospodina Cvitana za glavnog državnog odvjetnika. U međuvremenu od kada smo u ovom Hrvatskom saboru, barem govorim u ime Kluba zastupnika Mosta u više od dvije godine mi zapravo nismo ni bili u prilici raspravljati o Izvješću glavnog državnog odvjetnika niti za 2015. godinu, niti za 2016. godinu, za 2017. bi tek sada negdje trebali dobiti za raspravu. I postavlja se pitanje kako raspravljati i odlučivati o imenovanju, izboru ili reizboru glavnog državnog odvjetnika kada ovaj saziv Hrvatskoga sabora pa i onaj prethodni uopće nije raspravljao o njegovom izvješću, o njegovom radu, o onome što smatra da je radio dobro, da je radilo dobro Državno odvjetništvo i onome što smatra da bi trebalo kvalitativno mijenjati pa i u uređenju ovih zakona koji su sada predmet rasprave. Zar ne bi bilo puno bolja varijanta da smo imali prilike čuti ta izvješća i da bismo na temelju tih izvješća vidjeli u kojem smjeru i trebamo mijenjati ove zakone? Ali s obzirom na vrijeme, koncentrirat ću se na postupak izbora jer u ovom trenutku smatram najvažnijim za budućnost Državnog odvjetništva. Ipak je riječ o izboru glavnog državnog odvjetnika. Mi dakle a imali smo dovoljno prilike, nismo uvažili preporuke GREC-a kako izbor glavnog državnog odvjetnika učiniti kvalitetnijim, transparentnijim, manje ovisnim od političke prosudbe, više ga depolitizirati ne samo u postupku imenovanja, nego i u postupku eventualnog razrješenja. A izuzetno je važno da upravo glavnog državnog odvjetnika učinimo neovisnijim od izvršne vlasti i da doista bude samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Ali to možemo postići i kroz postupak imenovanja, ali i pažljivo regulirajući razloge zbog kojih može biti razriješen dužnosti. Napominjem da smo u listopadu 2016. godine od GREC-a dobili novo izvješće u kojem su oni napravili rezime preporuka koje su uvažene i ugrađene u hrvatski normativni okvir i one koje nisu ugrađene. I oko imenovanja državnog odvjetnika konstatirali su da nismo njihove preporuke ugradili u svoje zakonodavstvo, a naročito da u postupak imenovanja uključimo Državnoodvjetničko vijeće i da ojačamo njihovu ulogu, da će glavni državni odvjetnik moći biti biran iz redova državnih odvjetnika, da će izbor biti vremenski definiran i ograničen na dva mandata, da će biti transparentan, da ćemo imati javni poziv za sve kandidate, da će javni poziv biti objavljen najmanje 6 mjeseci prije isteka mandata glavnog državnog odvjetnika i da će se lista kandidata koji ispunjavaju uvjete s mišljenjem Državnoodvjetničkog vijeća uputiti Vladi na donošenje prijedloga. To je u listopadu 2016. godine u razgovorima sa GREC-om zaključeno kao temelj izrade Prijedloga zakona koji bi na taj način definirao imenovanje glavnog državnog odvjetnika. I u tom smjeru i sa tim preporukama je radio i tadašnji ministar pravosuđa iz redova Mosta zajedno sa svojom stručnom skupinom. I te preporuke koje nalaže GREC-o mi želimo ugraditi u Prijedlog zakona koji će uputiti u proceduru uz postojeća dva Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Ali obzirom da sada imamo na raspravi u prvom čitanju Prijedlog zakona koji uređuje taj izbor, ali samo djelomično ide u smjeru koji od nas traži GREC-o dakle, da ide u smjeru jednog reizbora, javnog poziva koji će Državnoodvjetničko vijeće uputiti svim kandidatima šest mjeseci prije isteka mandata glavnog državnog odvjetnika, moramo ukazati na ono, onaj dio prijedloga zakona u kojem predlagatelj Vlada ne slijedi preporuke GREC-a. Državnoodvjetničko vijeće po vašem prijedlogu je zapravo administrativno tehničko tijelo koje će zaprimiti prijave kandidata i uputiti ih Vladi i ništa drugo. Dakle, puka transmisija. U prijedlogu na kojem ćemo mi inzistirati i ukoliko bude potrebno podnijeti amandman tražit ćemo da Državnoodvjetničko vijeće uz prijedlog kandidata koji će uputiti Vladi, izradi i mišljenje za svakog kandidata u smislu kvalitete osobe koja ispunjava formalne uvjete. Ali svaki od tih kandidata ima iza sebe određenu karijeru, postignuća i to nije nevažno. I ono što bismo htjeli da oni kandidati dolaze iz redova državnih odvjetnika, da se što je moguće više depolitizira proces imenovanja i da zapravo ne možemo previše širiti krug osoba koji bi mogli biti predloženi za tu funkciju. To je ono što ćemo predložiti ukoliko vi sami nećete uvažiti ove prijedloge u izradi Konačnog prijedloga zakona. Mislimo da je to jako važno i da na taj način ćemo maksimalno objektivizirati postupak imenovanja glavnog državnog odvjetnika. To je uostalom i nešto na čemu je i GREC-o inzistirao. Ono što smatramo da nije dobro riješeno u Prijedlogu zakona koji predlažete, to su razlozi za razrješenje glavnog državnog odvjetnika. Naročito oni koji predviđate u stavcima 6,, 7. i 8. članka koji to definira. Naime, riječ je o slijedećim razlozima: - da ako glavni državni odvjetnik ne poduzima mjere iz svojih ovlasti za učinkovit rad Državnog odvjetništva, - ako iz bez opravdanog razloga ne ostvaruje program rada izložen u postupku imenovanja na dužnost glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, - ako Državno odvjetništvo ne ostvaruje zadovoljavajuće rezultate rada. Pročitao sam namjerno ova tri stavka da izložim koliko subjektivno bi Vlada mogla ocjenjivati rad Državnog odvjetništva eventualno razmišljajući o pokretanju postupka njegova razrješenja. Pa mi smo svjesni činjenice da smo imali izvješća predsjednice, odnosno Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa koje je u ovom Hrvatskom saboru prihvaćano gotovo jednoglasno, naravno da Povjerenstvo nije moglo biti razriješeno prije isteka mandata, ali je činjenica da većina članova tog Povjerenstva, 3 od 5 nisu dobila pravo na novi drugi mandat u tom tijelu. I to je naravno također poruka o njihovom radu, odnosno mišljenju vladajuće većine. Zbog toga bi smo apsolutno sugerirali da ti stavci ne budu u Konačnom prijedlogu zakona jer dozvoljavaju veliku mogućnost da Vlada subjektivno ali naravno mi znamo iz političkih razloga predloži razrješenje glavnog državnog odvjetnika. Pa i sama činjenica da se izvješća glavnog državnog odvjetnika godinama ne stavljaju na raspravu u ovom Hrvatskom saboru iako su uvrštena u dnevni red, dakle, ovisi isključivo o predsjedniku Hrvatskog sabora da odabere dan u kojem će ta izvješća staviti na raspravu. Stoga opravdano ukazujemo da ta situacija sasvim sigurno ne može biti slučajna i predlažemo da u koliko smatrate da nema vremena da odvojimo jedan dodatni dan u Hrvatskom saboru u kojem ćemo raspraviti ta izvješća ali apsolutno prije bilo kakvog odlučivanja o imenovanju novog glavnog državnog odvjetnika. Za kraj u ime Kluba želim reći slijedeće, predvidjeli ste da ovaj zakon stupi na snagu, govorim o Zakonu o Državnom odvjetništvu, da stupi na snagu 1. rujna 2018., što znači da bi po toj logici mi trebali imenovati novog glavnog državnog odvjetnika po starom, po sadašnjem zakonu, po postojećim zakonskim odredbama koje nemaju ugrađenu niti jednu preporuku GRECA, a kada bi smo zakon donijeli na izbor onog budućeg glavnog državnog odvjetnika 2022. bi se primjenjivale odredbe ovog zakona. Nama je to apsolutno neprihvatljivo. Ono što bi smo predložili je slijedeće, mi možemo, evo danas imamo prvo čitanje ovog zakona, drugo čitanje može doći primjerice za mjesec dana nakon što vidite raspravu o ovim zakonskim prijedlozima nakon što prođe proceduru Vlade, da donesemo zakon sa kvalitetnim odredbama kada je riječ o izboru glavnog državnog odvjetnika i da se te odredbe i ta procedura imenovanja primjenjuje na izbor glavnog državnog odvjetnika, a da za to vrijeme na dužnosti ostane sadašnji glavni državni odvjetnik. Mislimo da je riječ o nekoliko mjeseci najviše, istina je da se predviđa javni poziv 6 mjeseci prije isteka, naravno da to ne bi bilo moguće primijeniti u konkretnom slučaju, ali se mogu u zakon ugraditi prijelazne odredbe prema kojima bi smo u predstojećoj situaciji mogli imati i drugačije rokove za izbor glavnog državnog odvjetnika. Ali mislim da vam je jasno što želimo reći u Klubu Mosta, ako već propisujemo novi kvalitetan, transparentan postupak, ugrađujemo preporuke GRECA jedino je logično da ih primjenjujemo na izbor glavnog državnog odvjetnika koji nam predstoji, a ne da kažemo GRECU da smo donijeli zakon kojim to prihvaćamo, ugrađujemo njihove preporuke ali ćemo to implementirati 4 godine kasnije 2022. Ako doista želimo reformu, ako je ovo stvarno opredjeljenje Vlade onda će uvažiti ovo što smo sada rekli, prijedlog Mosta, dakle, primijenimo ove odredbe na izbor glavnog državnog odvjetnika koji nam predstoji za vrlo kratko vrijeme.

Zahvaljujem vam na tome gospodine potpredsjedniče. Svoju raspravu o ovom paketu zakona koji se odnose na rad Državnog odvjetništva započet ću s nečim što je govorio i moj kolega Miljenić kada je danas u ime Kluba zastupnika SDP-a govorio o paketu tri zakona koji su se odnosili na rad sudstva u Republici Hrvatskoj. Dakle, u Izvješću Europske komisije na strani 10. stoji: Reformom karte pravosudnih područja poboljšana je učinkovitost sustava. Dakle, poštovane kolegice i kolege, u jednom za Hrvatsku izrazito nepovoljnom Izvješću jedno je područje za divno čudo moram reći jer u slučaju pravosuđa nismo navikli baš na pozitivne ocjene iz Europske unije izdvojeno kao relativno dobro. A koja je naša reakcija? Dakle u trenutku kada imamo izuzetno, izuzetno nepovoljno mišljenje Europske komisije u onom području gdje je to mišljenje pozitivno jer to mišljenje pozdravlja napredak koji je proveden dosadašnjom racionalizacijom sustava, mi tu racionalizaciju razbijamo i vraćamo se doduše ne u potpunosti, ali dijelom na ono što je bilo staro. Dakle isto kao što je bio slučaj i sa onime što se naziva reformom sudstva, onda to ustvari nije. I ovdje je jedna od osnovnih stvari koja leži iza ovoga paketa tri zakona jedna redistribucija. Redistribucija područja i sjedišta državnih odvjetništava doduše u daleko manjem obimu, nego što je to u slučaju područja i sjedišta sudova. Ovdje se naime radi tek o tri državna odvjetništva. A što to pokazuje? To pokazuje da ona redistribucija područja i sjedišta sudova nije bila toliko dobro osmišljena odnosno da nije toliko potrebna. Jer ako stvaramo nove općinske sudove i kažemo da za njima ima potrebe, kako to da onda ta potreba ne prati i rad Državnog odvjetništva koje zastupa ne samo u kaznenim nego i građanskim stvarima Republiku Hrvatsku u postupcima koji se vode pred tim sudovima? To pokazuje da je predmetna redistribucija, a ja ju naziva redistribucijom jer ovo reforma nije pogotovo u dijelu koji se odnosi na sudove, vođena više političkim, a manje pravnim ili stvarnim objektivnim kriterijima. Još jednom ću ponoviti ono što smo rekli kod zakona koji se odnose na sudove i pozdravljam najavu ministra koji je jamčio dostavu podataka. Očekujemo da nam se do drugog čitanja dostave podaci o broju predmeta, o opterećenosti rada kako sudova tako i državnih odvjetništava, koji će pokazati da je formiranje ova tri državna odvjetništva bilo zasnovano na objektivnim, na stvarnim kriterijima, a ne na određenim političkim. Bez obzira što bih kao lokal patriota trebao pozdraviti i u slučaju suda i u slučaju državnih odvjetništava osnivanje onoga u Pazinu i naravno da mi je kao lokal patriotu to drago, ali ipak kao zastupnik imam odgovornost i prema građanima Republike Hrvatske, ali i prema Republici Hrvatskoj i tijelu u kojem sjedim, u koje sam biran da tražim da mi se jasno pokaže da su sva ova formiranja o kojima danas raspravljamo koja će ne samo koštati, već dovesti i do određene stagnacije u radu sustava. Jer svaki sustav kada ga promijenimo zaškripi opravdana stvarnim kriterijima, a ponovit ću još jednom ne dnevno-političkim kriterijima odnosno kriterijima pritiska koji vas je gradonačelnik više gnjavio da kod njega ponovno formirate sud ili državno odvjetništvo. No, vratimo se i na druge zakone, a ne samo na onaj koji se tiče područja i sjedišta državnih odvjetništava. Kao i u slučaju zakona koji su se odnosili na sudove i ovdje imamo dvije stvari koje je potrebno pozdraviti. Prvo, svakako ono što se odnosi na imovinske kartice. Naravno da pozdravljamo objavu imovinskih kartica i to je jedna dobra mjera koja će dovesti do povećanja transparentnosti rada sustava. Također i tu se tek djelomično lažem sa kolegom Podolnjakom. Međutim, u oba ova slučaja opet nismo posao napravili do kraja. Uvodimo imovinske kartice odnosno njihovu objavu, ali kao i u slučaju sudova dajte malo pogledajte kako je to riješeno u Zakonu o sprječavanju sukoba interesa. Ponavljaju se one iste stvari kao i kod Zakona o sudovima odnosno Državnom sudbenom vijeću i to je dobro jer su zakoni usklađeni. I sada će Državnoodvjetničko i Državno sudbeno vijeće raditi po istim kriterijima. Ali uskladimo to sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa i ubuduće kada god budemo mijenjali neke mjere, onda vodimo računa o tome da su sva pitanja imovinskih kartica za sve dužnosnike u Republici Hrvatskoj bili oni državni dužnosnici, lokalni dužnosnici ili pravosudni dužnosnici riješena na jednak način tako da bude lakše pratiti ako je netko kršio zakon da je odmah jasno o čemu se radi i da onda naravno i sankcija za takvo postupanje bude predvidljiva. Druga stvar kod izbora glavnog državnog odvjetnika prvo mora, nisam htio replicirati jer mislim da doista za tim nema potrebe kada govorim odmah iza uvaženog kolege, dio koji se odnosi na produljenje mandata sadašnjeg glavnog državnog odvjetnika. Bojim se da to nije moguće. I Hrvatski sabor nema mogućnosti produljiti sadašnji mandat ili ga imenovati na jedan mandat koji bi bio u trajanju od samo godine dana. Eventualno, eventualno bi prijelaznim i završnim odredbama ovoga zakona mogli regulirati da se sljedeći glavni državni odvjetnik mora izabrati u određenom roku od stupanja na snagu ovoga zakona. A koliko je oportuno naveden prijedlog prepuštam svakom od vas da ponaosob razmisli i pretpostavljam da će kolege iz Mosta podnijeti amandman u tom smjeru, pa ćemo onda o tome i glasovati. Međutim, primjedba koju ja imam je primjedba da je i kod glavnog državnog odvjetnika izostala sigurnosna provjera. Dakle glavni državni odvjetnik kada je izabran ulazi u sustav. On ne mora biti iz sustava. Može biti bilo tko tko ispunjava određene zakonom propisane uvjete. Ali nakon što mu prestane mandat glavnog državnog odvjetnika iako nije bio iz sustava, on ostaje u sustavu kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika. A mi nemamo propisanu sigurnosnu provjeru. Imaju u vidu na to da se radi o čovjeku koji je na čelu jednog dijela represivnog aparata Republike Hrvatske zaduženog za progon kaznenih djela, potpuno je jasno da moramo biti potpuno sigurni da ta osoba iza sebe nema nekakve repove koji bi mogli ugroziti način na koji obnaša dužnost. Međutim, ovdje je problem ne samo kod glavnog državnog odvjetnika, nego po mom mišljenju problem proizlazi i kod izbora zamjenika glavnog državnog odvjetnika i županijskih državnih odvjetnika. Za njih je propisana iznimka da u slučaju da dolaze iz sustava, dakle, u slučaju kada netko sa pozicije općinskog državnog odvjetnika napreduje za županijskog državnog odvjetnika ili od zamjenika županijskog državnog odvjetnika za zamjenika glavnog državnog odvjetnika da se ne provodi sigurnosna provjera. Opet ponovit ću, znamo o kakvom se sustavu radi, znamo o kakvim se rizicima pa i koruptivnima izloženi ti ljudi i držim da je ovakva kontrola bez obzira na to koliko je ona ipak i skupa ali i vremenski dugotrajna, mala cijena u odnosu na onu sigurnost koju ćemo dobiti da osobe oko kojih postoje dvojbe ili ne daj Bože ne postoje dvojbe, da ne bi trebale u sustavu tom biti, još im ne bude omogućeno napredovanje. Dakle, u tom dijelu držim da je potrebno izmijeniti zakon. Sada dopustite mi da se malo odmaknem od samog sadržaja zakona imajući u vidu da se ovdje radi o paketu koji se odnosi na Državno odvjetništvo kao organizaciju u cjelini, kažem nešto što me osobito smeta u odnosu države prema Državnom odvjetništvu. Ovim zakonom mijenjamo odredbe koje se odnose ne izvješće glavnog državnog odvjetnika i to je dobro. Ali što je problem? Problem je u tome što Hrvatski sabor još uvijek nije raspravio izvješća Državnog odvjetništva za 2015. i 2016. godinu, a mi smo u ožujku 2018. godine. Glavni državni odvjetnik o kojem smo govorili koji je sada na dužnosti, izabran je čini mi se 7. ožujka 2014. godine. Prije više od 4 godine, mandat mu istječe 24. travnja 2018. godine, dakle za mjesec i pol dana. Mi bi trebali raspravljati o tome da li ćemo ga ponovno izabrati na tu dužnost, da li ćemo na tu dužnost izabrati nekoga drugoga, a mi u Hrvatskom saboru koji bi takvu odluku trebali donijeti nismo raspravljali o stanju sustava u posljednje gotovo 3 godine. Držim da je to apsolutno neprihvatljivo i bit ću, a držim drzak kad ću reći da mi s obzirom na recentne izjave nekih poznatih medijskih lica, djeluje kao da dopuštamo da nam Mamić kadrovira tko će biti na čelu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Za mene je to sramota, za mene je to potpuno neprihvatljivo. Ukratko i s time ću završiti. Ovo nije reforma! Nije ovo nikakva mini reforma, ovo je niz tehničkih izmjena Zakona o Državnom odvjetništvu, Državno-odvjetničkom vijeću i području i sjedištu Državnih odvjetništava. U jednom dijelu dobrih u drugom dijelu loših jer se radi o redistribuciji sjedišta tih Državnih odvjetništava bez ikakvog obrazloženog kriterija.

Gospodin Podolnjak. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Samo da nastavimo razgovor koji je kolega Grbin rekao kada se očitovao na dio. Oprostite gospodin Podolnjak. Izvolite. Izvolite.

Dakle, jasno je da prema Ustavu je taj mandat ograničen i ne postoji ona situacija kao kod ustavnih sudaca da postoji nekakav dodatni rok. Ali ono što me motiviralo za ovaj prijedlog je činjenica da se mora vremenski premostiti stupanje zakona na snagu sa našom željom, a pretpostavljam i vašom, da se izbor novog glavnog državnog odvija po novoj zakonskoj proceduri. Naravno da se ne mogu primijeniti svi rokovi koji su predviđeni i sada u ovom prijedlogu javni poziv 6 mjeseci prije isteka mandata. Naravno da to ne bi bilo moguće. Ali uzimajući s jedne strane ono pozitivno da bi smo ugradili maksimalno transparentnu proceduru koju od nas traži GRECO koji smo obećali prije više godina u odnosu na situaciju da to primjenjujemo 4 godine kasnije, ja mislim da se prijelaznim i završnim odredbama može urediti to pitanje da se ubrza taj postupak iznimno samo pri izboru slijedećeg glavnog državnog odvjetnika. Dakle, da eventualno se odstupi od ovog javnog poziva u trajanju od 6 mjeseci. Jer inače jedino što vam preostaje neprovoditi taj postupak sada, za izbor ovog glavnog državnog odvjetnika. Ali onda se postavlja pitanje, a zašto se čekalo tako dugo sa ovim prijedlogom i tempirajući ga u vrijeme kad se ne može primijeniti na izbor glavnog državnog odvjetnika?

Prije 4 godine mi smo čini mi se 7. ožujka izabrali glavnog državnog odvjetnika. Danas je 8. ožujka, a ne da nismo izabrali novog glavnog državnog odvjetnika, nego meni nije poznato da li je uopće utvrđen prijedlog od strane Vlade. I u tom kontekstu doista mogu reći da dijelim vašu zabrinutost, jer ove mjere uz ove prijedloge koje držim da ćemo se svi složiti oko potrebe provođenja sigurnosne provjere bi dodatno osnažile i postupak izbora i samu poziciju glavnog državnog odvjetnika. Ali bojim se da nam Ustav tu baš i ne daje mogućnosti previše, a i činjenica da smo i jučer govorili o tome da zbog trajanja savjetovanja od samo 15 dana pozivamo ministarstvo da između prvog i drugo čitanja provede savjetovanje u punom trajanju, govorili smo i o presudi Visokog upravnog suda koja je ukinula opći akt zbog prekratkog savjetovanja iako su nam objasnili iz ministarstva, pretpostavljam da se to odnosi i na ove zakone kao i na one da su dobili pozitivno mišljenje od povjerenice za informiranje. Ja ne bih žurio. Ali onda ako želimo ovo što vi kažete, onda u prijelazne i završne odredbe zakona možemo unijeti odredbu da se novi glavni državni odvjetnik izabire za godinu dana, a onda provesti cijeli ovaj postupak koji ste vi predvidjeli.

Mislim da je prijedlog odličan da se za državne odvjetnike bilo glavnog, bilo županijske, općinske i njihove zamjenike obavezno zakonom mora provesti sigurnosna provjera. Ja bih bio nešto širi na one razloge koje je naveo gospodin Grbin. Dakle, mislio je da li ima nekakvih kriminalnih, korupcijskih pozadina kao prepreka da se pojedini ljudi imenuju državnim odvjetnicima ili njihovim zamjenicima. Ja bih tu dodao da u današnjem Državnom odvjetništvu postoje zamjenici državnih odvjetnika općinskih, županijskih ili glavnih, skoncentrirat ću se na županijskog državnog odvjetnika koji je danas zamjenik županijskog državnog odvjetnika radi na Odjelu za ratne zločine, a za vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku aktivno je sudjelovao u agresorskoj vojsci i napadao istok Hrvatske i to u intervalu od 15. prosinca 1991. do 9. siječnja 1992. u jednom intervalu, a nešto kasnije, mjesec, dva kasnije ponovo u sastavu srpske agresorske vojske sudjelovao u nastavku agresije na Republiku Hrvatsku. Danas radi kao zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Osijeku. Radi na ratnim zločinima. Odlazi u Beograd, istražuje slučaj Ovčara i surađuje sa državnim odvjetnikom Republike Srbije i kanalizira istragu o streljanima na Ovčari. Bit ću vrlo kratak. Kolega Glavaš, zadnji, ali zadnji koji bi u ovom domu smio prozboriti riječ ratni zločin, ste vi. Sramite se. Gospodin Demetlik. Molim vas.

Koji članak? Mislim da je ovo nekorektno od strane gospodina Grbina. Ako je trebalo replicirati neka replicira i drži se replike, a ne osobno da ide na mene i vrijeđa mene. Ja sam mu podržao njegov prijedlog što se tiče sigurnosnih provjera. A što se tiče toga da će netko pričati o ratnim zločinima, to možda može vaš stric.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, člankom 238. je propisano da zastupnik svojim ponašanjem ne smije odstupati od općih pravila ponašanja u Saboru. Jedna od općih pravila ponašanja koje zahtjeva se od svih nas je da govorimo istinu. A istina je da ja u svojoj obitelji imam ujaka i imam tetka. Strica na žalost nemam.

I dajem riječ gospodinu Demetliki koji će sigurno. A zašto je gospodin Demetlika prije digao? Što ste vi za gospodina Glavaša digli? To je neka nova koalicija? Idemo dalje.

Evo kratko ću ova dva zakona. Prijedlog Zakona o Državnom odvjetništvu i o Državnoodvjetničkom vijeću, a kolega će onda o prijedlogu trećeg zakona koje raspravljamo u ovom setu. Dakle, što se tiče Prijedlog zakona o Državnom odvjetništvu koji je sada važeći donesen 2009. godine i više puta mijenjan, moram reći da je glavni cilj ustvari predlaganja donošenja ovog novog zakona sustavno, njegovo sustavno uređenje kao prvenstveno organizacijskog propisa i to kroz izostavljanje odredbi koje po svom sadržaju ne pripadaju u ovoj zakon, već u Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima sa državama članicama Europske unije te izostavljanje postupovnih odredaba iz ovoga zakona koje nije nužno propisivati propisom zakonskog ranga. Također se predlaže iz zakona izdvojiti odredbe koje se odnose na rad Državnoodvjetničkog vijeća u poseban zakon. Naravno da se očekuje da će cilj provedbe ovog ovakvog Prijedloga zakona biti u konačnici i veća učinkovitost i transparentnost samog rada Državnog odvjetništva. U svezi s tim kroz izmjene se postiže definiranje jasnih kriterija i postupaka imenovanja glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i to sada na način da Državno-odvjetničko vijeće upućuje javni poziv svim zainteresiranim kandidatima koji su dužni priložiti program i životopis, a zatim zaprimljene kandidature prosljeđuju se Vladi Republike Hrvatske koja predlaže Hrvatskom saboru kandidata za glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske. Također u skladu sa preporukama GRECA predlaže se ograničenje mandata glavnog državnog odvjetnika na najviše dva mandata. Također je jedan od ciljeva cjelovitije uređenje postupanja građansko pravnih, građansko upravnih odjela odvjetništava i to zbog važnosti ovih odjela za zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. Također je jedan od ciljeva bolje upravljanje državnim odvjetništvima. Dakle, do sad smo imali situaciju da je to bilo povjereno državnim odvjetnicima i tajnicima državnih odvjetništava, predloženim izmjenama predviđa se uvođenje funkcija ravnatelja državno-odvjetničke uprave i to u cilju afirmacije kao menadžera što bi pridonijelo efikasnijem upravljanjem državnim odvjetništvom. Ono što je bitno je da se rad državnih odvjetništava prati sukladno prihvaćenim pokazateljima koji su razvijeni i predloženi na razini Vijeća Europe, a ključno je da se i godišnje izvješće glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske strukturira na način kako to metodološki zahtijevaju takovi načini praćenja rada u pravosuđu. Stoga se i predlaže preciznije definiranje sadržaja godišnjeg izvještaja glavnog državnog odvjetnika koje on podnosi ovdje u Hrvatskom saboru.

Te osobe će onda biti određene u županijskim državnim odvjetništvima te Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske radi pružanja pomoći ostalim državnim odvjetnicima i njihovim zamjenicima. U cilju jačanja odgovornosti u državnom odvjetništvu predložene su izmjene načina ocjenjivanja državnih odvjetnika i njihovih zamjenika. Također podizanje transparentnosti u poštivanju etičkog kodeksa te jačanje i redefiniranje uloge pravosudne inspekcije. Pri tome je dakle, novina da će se imovinske kartice državnih odvjetnika javno objavljivati. Ono što želim reći je da će Kluba HDZ-a podržati ovaj Prijedlog, ali predlažemo predlagatelju da između ova dva čitanja razmotri mogućnost da se propiše da državni odvjetnici i njihovi prvi zamjenici moraju biti iz različitih odjela znači iz kaznenog i građansko-upravnog, a iz razloga što ustvari imaju slijedeću situaciju, do 2000. godine javno pravobraniteljstvo zastupalo je Republiku Hrvatsku i štitilo njenu imovinu i imovinska prava, a izmjenom Ustava javnopravobraniteljstvo pripoilo se državnom odvjetništvu u koje nastavlja djelovati kao građansko-upravni odjel. Prema dosadašnjoj praksi na čelna mjesta u državnim odvjetništvima imenovani su zamjenici državnih odvjetnika iz kaznenih odjela. S obzirom na važnost poslova i građansko-upravnih odjela na širinu područja njihovog djelovanja na vrijednost imovine Republike Hrvatske o kojoj oni skrbe smatramo da je građansko-upravni odjel nepravedno zapostavljen na ovaj način u obnašanju ovih dužnosti. Također, treba razmotriti mogućnost redefiniranja uloge Ministarstva pravosuđa. U postupku donošenja okvirnih mjerila i akta kojim bi se regulirao sam postupak ocjenjivanja, a imajući u vidu odgovornost Ministarstva pravosuđa za cjelokupno funkcioniranje sustava. Naime, okvirna mjerila nisu redovno mijenjana i usklađivana sa procesnim i drugim zakonodavnim izmjenama tako da predlažemo da se ovo razmotri kako bi se cijeli taj postupak ubrzao. Što se tiče Prijedloga zakona o državno-odvjetničkom vijeću, želim reći da je dobro da se on izdvaja u poseban zakon kojim se regulira onda rad državno-odvjetničkog vijeća. Mijenjaju se ovim prijedlogom odredbe o sastavu članova vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika u cilju osiguranja teritorijalne zastupljenosti i zastupljenosti po područjima rada članova vijeća opet vezano na kaznene i građansko upravne odjele. Propisuje se uvjet od najmanje 5 godina obnašanja dužnosti u državnom odvjetništvu za kandidiranje za člana vijeća kako bi se osigurala kvaliteta veća kvaliteta rada vijeća. Daje se nove ovlast vijeću za odlučivanje o davanju odobrenja zamjenicima državnih odvjetnika da uz državno odvjetničku dužnost obnašaju i neke druge poslove. Zatim se uređuje postupak imenovanja zamjenika državnih odvjetnika kako bi on bio što transparentniji i objektivniji, pri tom se utvrđuju bodovi ispod kojih kandidati koji nemaju taj graničan broj bodova ne bi mogli pristupiti intervjuu, a naravno izrijekom se i propisuje obveza državno-odvjetničkom vijeću da se pri odlučivanju o imenovanju drže striktno redoslijeda i bodova koje su kandidati ostvarili. Propisuju se i struži uvjeti za imenovanje zamjenika županijskih državnih odvjetnika 10 umjesto 8 godina obnašanja dužnosti. Ograničava se mandat državnog odvjetnika također na najviše dva mandata i isto tako uvodi se vođenje kontrola imovinskih kartica državnih odvjetnika i njihovih zamjenika te njihova dostupnost javnosti objavom na mrežnoj stranici DOV-a.

gospodin Šimić tako da bude sve jasno da su to dva govornika. Izvolite gospodine Šimić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Pred nama se danas nalazi Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava kojim se ustanovljuju županijska i općinska državna odvjetništva, njihova područja i sjedišta u kojima će djelovati. Na samom početku svoga izlaganja u ime Kluba zapravo predstavit ću postojeće stanje, predstavit ću nekakvu povijest reformi kako su one tekle kroz godine. Predstavit ću i nekakve odnosno promjene koje se ovim zakonom predlažu. I na samom kraju dat ću zaključak o stavu Kluba naspram novog prijedloga zakona.

Kao takvo predstavlja jedno od najviših institucija u našoj zemlji te smatramo da se njegova trenutno organizacija mreže pokazala kao nedovoljno dobro organizirana odnosno trenutno nije odgovarajuća i nedovoljno je učinkovita. Racionalizacija mreže općinskih i državnih odvjetništava provedena je 2008. godine, 2010. i 2015. godine. Tim procesima smanjen je broj općinskih državnih odvjetništava sa 71 na 22, a broj županijskih državnih odvjetništava sa 21 na 15 te su mijenjana i područja nadležnosti državnih odvjetništava koja su pratila promjene područja nadležnosti općinskih i županijskih sudova. Kao što sam spomenuo danas u ranijoj raspravi budući da se sadašnja organizacija mreže sudova pokazala kao neodgovarajuća ili nedovoljno učinkovita u pružanju zaštite građanima i gospodarstvu, potrebno je pristupiti njezinoj novoj organizaciji. Potrebno je mrežu općinskih i županijskih državnih odvjetništava uskladiti dakle sa novom organizacijom mreže sudova kakva je predložena u današnjem zakonu. No međutim ovdje moramo uvažiti i određenu posebnost državnog odvjetništva kao posebne vrste pravosudnog tijela. Naime, jedno od temeljnih polazišnih osnova predložene mreže pravosudnih tijela je i da mreže ove dvije vrste pravosudnih tijela ne moraju nužno biti podudarne. Razlog tome je što kod državnih odvjetništava prvenstveno uzima, što se kod državnih odvjetništava prvenstveno uzima u obzir učinkovitost i ekonomičnost rada državnih odvjetništava, dok je najvažniji razlog dakle kod uspostavljanja mreže sudova osiguranje što veće dostupnosti sudova građanima i poticanje razvoja onih područja koja više nisu sjedišta sudova i nisu sjedišta nekih drugih državnih tijela. Tako se pored 22 postojeća državna odvjetništva predlaže ustanovljenje tri nova općinska državna odvjetništva sa sjedištem u Metkoviću, Pazinu i Vinkovcima. Dakle, uz 15 županijskih državnih odvjetništava imali bi ih 25 općinskih državnih odvjetništava. Naime, svjedoci smo kako često na ulici čujemo kada se govori o Zakonu o područjima i sjedištima sudova kojim smo smanjivali broj općinskih i županijskih odnosno trgovačkih sudova, pa smo onda imali jedan duži vremenski period za implementaciju i primjenu dakle zakona, kako se zapravo promijenili samo natpisi na fasadama odnosno samo ploče na fasadama zgrada, zapravo sve je ostalo isto. No međutim, onaj tko poznaje imalo situaciju u pravosuđu, zna da to jednostavno nije tako. Prvi i pravi racio ovakve organizacije, mogućnost bolje organizacije suđenja, sudskih poslova i državnoodvjetničkih poslova, zatim učinkovitije, profesionalnije, brže i neovisnije sudovanje ili postupanje državnih odvjetnika je ravnomjernija iskorištenost postojećih resursa kao što su ljudski potencijali, informatička oprema, službena vozila i sl. Dakle, pokušava se postići i puno bolja mogućnost organizacije radnih procesa u državnim odvjetništvima bilo sudovima. Što se tiče financiranja provedbe ovoga zakona, sredstva su predviđena u proračunu Republike Hrvatske za 2018. godinu na razdjelu 110 Ministarstva pravosuđa, a vidimo da će biti potrebna i dodatna sredstva za nadogradnju informacijskog sustava, a ona su planirana dakle financiranje tih poslova planirano je iz fonda Europske unije odnosno Europskog socijalnog fonda. Mislim da nema dvojbe da je od početka provođenja reforme pravosuđa pa do danas ostvaren veliki napredak prije svega u stvaranju zakonodavnog i institucionalnog okvira za nezavisno, nepristrano, profesionalno i učinkovito pravosuđe što bi u konačnici trebalo doprinijeti vladavini prava i pravnoj sigurnosti građana, kao i njihovoj kvalitetnoj i brzoj sudskoj zaštiti.

Kolega kažete da je pravično raspoređeno sada sjedište državnih odvjetništava kao i sudova. Da je i zakon koji smo imali ispred o sjedištima i područjima sudova, a također vežu se uz državna odvjetništva da je nepravda napravljena, da je ovaj zakon u biti u samome zaključku tj. samome mišljenju da je splitski sud ogroman sustav i da zbog toga se ide u ove zakonske izmjene i da je sudova imamo znači općinskih sa 24 na 34. A također i sada na 34 za 10 više, a i državna odvjetništva također pošto su općinska državna odvjetništva isto povećava broj, a nabrojali ste koja da jednostavno splitski dio tj. dio je Dalmatinske zagore ostao na istome tj. pripojen je Splitu 2, a nije Split, a također ostaje i splitska državna odvjetništva općinska ostaju u Splitu, a ne u Dalmatinskoj zagori. A moram vam još jednom ponoviti da je samo Cetinska krajina po broju stanovnika onolika kolika je i Ličko-senjska županija, a puno je veća po broju kvadratnih kilometara površinski od Međimurske županije. Što znači da ovim zakonom nisu ispravljene one temeljne nepravde koje su navedene u mišljenju komisije koja je donijela zaključak da treba ići u ove izmjene sjedišta sudova i državnih odvjetništva. Ovdje govorimo o državnim odvjetništvima. Prema tome, ovdje nije ispravljena nepravda nego je nešto presedan napravljen u Europskoj uniji da jedan grad kao što je Split ima dva državna odvjetništva, Split za Split, Split 1 i Split 2 za Dalmatinsku zagoru. Zbog toga treba biti državno odvjetništvo i sudovi trebaju biti smješteni u Sinju.

Moram priznati da evo i sam dolazim iz jednog malog kraja, dakle, iz Slavonije odnosno kraja kojeg smatramo dosta često da je zapostavljen po mnogim parametrima i mnogim pitanjima. I možda bi se složio sa vama kada u zakonu i u ovom dakle, popratnom tekstu zakon u obrazloženju zakona ne bi stajalo kako su glavni razlozi za donošenje ovog zakona i glavni racius kojim se predlagatelj ovog zakona vodio, učinkovitost i ekonomičnost rada državnog odvjetništva. Mislim da je to najtransparentniji zapravo i najbolji kriterij za utvrđivanje opravdanosti postojanja određene institucije u određenom kraju.

Idemo dalje s klubovima. Izvolite gospodin Bunjac.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice, sretan vam Dan žena. Uvažene kolege, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Mi imamo danas ovdje tri zakona o Državnom odvjetništvu u objedinjenoj raspravi. Jučer smo imali tri zakona o sudovima, također u objedinjenoj raspravi kao što smo vidjeli jučer nikakvih velikih promjena na sudovima neće biti. A isto tako nikakvih velikih promjena neće biti niti oko državnog odvjetništva. Naime, ovi zakoni koji su pred nama također se bave organizacijom, bave se tehničkim stvarima, bave se dakle, načinom izbora odvjetnika, bave se teritorijalnom nadležnošću i u biti ne rješavaju ništa bitno iako ova tema je vrlo zanimljiva za hrvatske građane i općenito za javnost i medije. O tome da ovi zakoni u biti ne rješavaju ništa najbolje vam govori javna rasprava koja je provedena o ovim zakonima i gdje vidimo slovom i brojkom da su se javila dva čovjeka, što znači da su ljudi shvatili da od ovih izmjena zakona ustvari nema ništa. Ono što bi bilo puno važnije odgovoriti i što bi ljudi htjeli znati u vezi DORH-a zbog čega DORH selektivno odlučuje protiv koga će pokretati postupak, a protiv koga neće? Zbog čega neki postupci idu vrlo brzo, a neki ne mogu doći na red niti godinama? Zašto ne postoji jedinstveni kriterij po kojemu se optužnice, odnosno istrage moraju pokretati? Također me zanima, zbog čega DORH u zadnje vrijeme osobito nije ušao u trag niti jednom jedinom tajnom računu? A znamo da ih ima, znamo da iz Hrvatske nestaju kroz korupciju milijuni, ustvari milijarde. Zbog čega je stala borba protiv korupcije, tko je u zadnje vrijeme uopće optužen za korupciju? Imali smo nekakve jalove pokušaje bivše premijerke Kosor, a imali smo neke kasnije pojedinačne slučajeve, ali o tome se više ne priča iako svi građani, pa čak i zaposlenici u pravosudnim organima što smo jučer prezentirali znaju da postoji korupcija ustvari o tome postoji konsenzus među svim hrvatskim građanima. Zanima me također zbog čega DORH ne provjerava nesrazmijer u imovinskim karticama?

Evo recimo naš guverner Vujčić, on nema stana, nema auta, nema ušteđevine, nema dionica, nema ničega, a zarađuje godišnje 100 tisuća eura neto. Dok istovremeno njegov zamjenik HNB-a ima 37 milijuna kuna imovine. Temeljem koje plaće? Temeljem koje plaće? Nitko, takvu plaću nema nitko. Znači da bi netko mogao zaraditi tolike novce on bi morao imati od plaću od prilike 80 tisuća kuna neto mjesečno 40 godina, bez da jede, bez da bilo šta troši, plaća režije itd. Zašto taj malo nesrazmjer taj DORH recimo ne ispita? To bi bilo vrlo zanimljivo pitanje. DORH kaže mi nemamo novaca, mi nemamo ljude, mi nemamo uvjete.

Da li se čeka novi Poslovnik da ljudi ne mogu o tome govoriti, ili se čeka opet 4 sata ujutro da se ta tema stavi na dnevni red da nitko o tome ne bi mogao ništa govoriti niti čuti? Ono što me posebno zanima i što nikada nije odgovoreno hrvatskoj javnosti, da li je Državno odvjetništvo sudjelovalo u sastavljanju parlamentarne većine i da li je još uvijek održava? Da li je istina da se glasovi zagrebačkog gradonačelnika kupuju nečinjenjem DORH-a ovdje u Saboru i glasovi HNS-a i pojedinih prebjega iz drugih stranaka? To bi bilo vrlo zanimljivo pitanje kada govorimo o DORH-u. Meni je recimo nevjerojatno da je ovdje prošle godine u proljeće otprilike u ovo isto vrijeme predsjednik HNS-a gospodin Vrdoljak u lice vikao premijeru da je lažljivac i da je uništio Agrokor, da je njegovu Vladu nazivao Titanik Vladom, da je 8.5.2017. tražio da ja potpišem i mi svi da potpišemo zahtjev za opoziv Vlade, da bi u roku samo par dana rušio svoju vlastitu kandidatkinju za gradonačelnicu Zagreba i 7. 6. potpisao koaliciju sa HDZ-om. Ja to doista ne mogu shvatiti. Ja ne mogu drukčije to shvatiti, nego kao ucjenom da je u pitanju bila ucjena. Da li je ta ucjena došla iz redova DORH-a ili iz nekih drugih krugova, ja bih volio da mi se odgovori. To me recimo puno više zanima, nego da li je Državno odvjetništvo u Vrgorcu ili u Sinju uz svo dužno poštovanje prema gospodinu Bulju. Ja bih volio znati da li su stopirane neke istrage protiv gospodina Vrdoljaka koje su se spominjale u medijima o izvlačenju novca iz HEP-a, o operaciji Kiosk, o pogodovanju pri zapošljavanju u HEP-u, u Plinacro-u, Janafu, u državnim agencijama poput onima za opremu pod tlakom, da li je istina o opraštanju poreznoga duga. Vidjeli smo jučer da se gospodin Milošević silno naljutio kada smo mu spomenuli da njemu država oprašta porezni dug. Svi bi bili poduzetnici kada dođemo u dugove, kada imamo probleme država oprosti i možete dobiti Zlatnu kunu kao najprivatnik. E, to neće nikada doći na dnevni red odnosno moglo bi doći na dnevni red, kažem, već je to na dnevnom redu jedno dvije, tri godine to izvješće ali nikako da se to pokrene.

Ima dosta papira, ali ni u Saboru, ni javnim savjetovanjem niti na neki drugi način u medijima ovo nitko ne shvaća kao bitno. S obzirom na ovakve reforme navodne reforme nije niti čudno da je parlamentarna većina u samo godinu i pol dana izgubila 1/5 svojih birača. Nije niti čudno da je javni dug eksplodirao na preko 300 milijardi kuna. Nije niti čudno da nam je kreditni reiting smeće. Isto tako nije čudno da nam BDP-e usporava u trenutku dok u svim susjednim državama raste u rekordnim iznosima. Nije čudo da je nepovjerenje u pravosuđe enormno, a isto tako i u rad Državnog odvjetništva. Jedino dobro od ovih tzv. reformi koje nam dolaze u Saboru je to što će ova Vlada doista postati „Titanik Vlada“ i prije nego što su se oni sami nadali. Sada će govoriti gospodin Boris Milošević ispred Kluba zastupnika SDSS-a. Poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Govorimo o važnim zakonima. Vidim da nekako i radni elan danas popodne je puno manji. Valjda su se kolege zastupnici ispucali jutros na prvom setu zakona koji se odnosio na sudove. Ja sam se javio za ovaj dio koji se odnosi za Državno odvjetništvo jer sam smatrao da imam nešto za reći. Treba u svakom slučaju pozdraviti ove promjene jer predstavljaju napredak iako je taj set zakona ambiciozno nazvan mini pravosudnom reformom. Dakle obzirom da se radi o mini pravosudnoj reformi, bilo bi šteta propustiti da se možda naprave i neki značajniji koraci koji bi bili potrebni u ovom sustavu. Nema tko od nas ne misli da nam je pravosuđe problematično, da je pravosuđe rak rana društva. Svatko od nas je sigurno upoznat sa nekim i kao zastupnik i kao građanin došlo je do nas neki slučaj koji opterećuje nekog građanina, ako ne nas osobno ili člana obitelji gdje zapravo nismo zadovoljni kako je pravosuđe radilo, gdje je pravosuđe zakazalo gdje zapravo nema zadovoljenja pravde ili je ona apsolutno izokrenuta. Ali evo, vratimo se na ova tri zakona što bih ja htio reći. Dakle, piše u materijalu primjerice kako se želi cjelovitije uređenje postupanja građansko-upravnih odjela državnih odvjetništava u zaštiti imovinskih prava i interesa Republike Hrvatske. Pa upravo građanskopravni odjeli nisu baš u fokusu javnosti, a nisu u fokusu ni ovog Visokog doma, a vrlo bitan su zapravo dio Državnog odvjetništva.

Dakle, odvojiti od onog kaznenog dijela mislim da bi to bila puno hrabrija reforma. Ali za to bi nam trebala promjena Ustava. U svakom slučaju građanskopravni odjel dakle nema pažnju kakvu ima kazneni odjel. Nema ni novce, ni proračun, a mislim da bi zapravo upravo fokus trebao biti na građanskopravnom odjelu da bi trebalo puno više novaca uložiti i u opremu, i u edukaciju i mislim da bi se to dugoročno isplatilo i Republici Hrvatskoj, ali i građanima. A o tome ću reći nešto poslije zašto građanima. Zapravo, reći ću odmah sada.

Tako Zakon kaže da osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv Republiku Hrvatske dužna je prije podnošenja tužbe obratiti se nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora. Ako zahtjev stranke za mirno rješenje spora ne bude prihvaćeno ili ne bude riješeno u roku od 3 mjeseca od dana njegovog podnošenja, stranka može podnijeti tužbu sudu. Zakon o parničnom postupku tu nije propisao nikakve razloge koji bi dozvoljavali Državnom odvjetništvu da možda produži taj rok ili skrati svoje postupanje. Ono što u biti se vrlo često u praksi događa da se Državno odvjetništvo niti ne očituje što je loše.

Smatram da je to jedan jako mali postotak koji je zapravo bolji nego ranijih godina. Ova odredba 2003. je uvedena kako bi se umanjio broj sporova koji se vode protiv države kako bi se na taj način rasteretili sudovi i u biti trebalo bi i edukacijom, ulaganjem u Državno odvjetništvo učiniti to da ovaj postotak bude puno veći da se državni odvjetnici koji rade na tim pojedinim predmetima odnosno zamjenici ohrabre da sklapaju nagodbe da ne idu u sporove sa maksimom neka sud odluči, pa u biti na taj način skidajući sa sebe odgovornost. Dakle svakako mislim da bi ova statistika morala biti puno hrabrija. Ja bih isto upozorio na činjenicu da mi imamo situaciju da je u nekim mjestima institucija općinskog državnog odvjetništva ukinuta. Dakle da mi više nemamo pravosudnog dužnosnika u nekim mjestima i to se po meni odrazilo na određene probleme koji se više ne rješavaju odnosno ne mogu se riješiti na kvalitetan način. Jer čim negdje u nekom mjestu nemamo pravosudnog dužnosnika u ovom slučaju zamjenika općinskog državnog odvjetnika, građani zapravo imaju problem onda u komunikaciji koji se upravo onda odražava i na ovu mogućnost sklapanja nagodbe. Ne mora značiti da sam u pravu, ali to je moje viđenje stvari. Druga stvar na koju bih htio ovdje ukazati, je izbor glavnog državnog odvjetnika o kojem su govorile nešto moje kolege. Ta razrada postupka imenovanja i razrješenja glavnog državnog odvjetnika kako kaže se u obrazloženju zakona je u skladu sa preporukama Izvješća skupine zemalja protiv korupcije odnosno GREC-a. Smatram da je to u redu. Ali isto tako mislim da bi ovdje uloga Državnoodvjetničkog vijeća po meni bi trebala osim što dakle pokreću postupak imenovanja trebala biti puno veća, pa predlažem predlagatelju da razmotri da u tom smjeru možda za drugo čitanje i napravi izmjenu u odnosu na ovaj predloženi tekst zakona. Drugo, dakle kako se, ono što bih htio reći to sam čuo da su neke kolege isto rekle u raspravi, činjenica je da sadašnjem glavnom državnom odvjetniku ističe mandat sljedeći mjesec i da bi mi trebali razmotriti da li birati glavnog državnog odvjetnika za sljedeći mandat po ovim starim pravilima koji su sada važeći ili po novim pravilima koji se predlažu ovim zakonima. Dakle, mislim da bi trebali obzirom da se jednostavno vremenski to poklapa trebali to razmotriti. Jasno mi je da bi onda morali požuriti sa ovim zakonima odnosno s prijedlozima zakona možda čak izvesti pravnu vratolomiju zapravo na neki način produžiti mandat sadašnjem glavnom državnom odvjetniku da bi po novim pravilima mogli izabrati glavnog državnog odvjetnika za sljedeći mandat. Ali mislim da to ne bi bila loša stvar. U svakom slučaju pozdravljam ograničenje na reizboru odnosno na dva mandata. Ono što bih još htio još par stvari reći, imam dovoljno vremena odnosno naglasiti. Državnoodvjetničko vijeće kada radi dakle reizbor odnosno izbor zamjenika državnih odvjetnika pa primjerice kaže predloženi tekst zakon da će se na razgovor pozvati kandidate koji su prema utvrđenom redoslijedu ostvarili više od 130 bodova. Iznimno i manje itd. Kako ja smatram da je razgovor jedna vrlo, vrlo teško mjerljiva kategorija i subjektivna, smatram da bi radi povećanja objektivnih kriterija pri izboru zamjenika državnih odvjetnika broj bodova koji se dobiva na razgovoru trebalo smanjiti i ja bih predložio dakle, to je naš prijedlog i molim predlagatelja da razmotri da se on smanji na 10 ili čak na maksimalno 5 bodova. Još jednu stvar na koju bih se osvrnuo u ovom razgovoru odnosno na ovom izlaganju je ocjena obnašanja dužnosti. Dakle, prema predloženom glavni državni odvjetnik donosi opću uputu o ocjenjivanju. Mislim da bi možda bilo bolje i primjerenije da zapravo tu materiju uređuje ministar putem pravilnika jer ipak pravilnik je podzakonski akt koji sada prolazi određenu proceduru javnog savjetovanja. Nije dužan, ali može. Dakle, podložan je taj pravilnik onda i ocjeni ustavnosti. Dakle, može ići i na Ustavni sud jer činjenica je da on regulira radnopravni status pravosudnih dužnosnika. Dakle, to je jedan važan akt za koji bi bilo dobro da je što transparentniji ne dovodeći pri tome u sumnju da bi glavni državni odvjetnik bio arbitara ili da bi zloupotrijebio tu svoju ovlast, ali da ga na neki način riješimo i tog tereta da ne bi možda bio u nekom postupku nekog pravosudnog dužnosnika koji je nezadovoljan svojim ocjenama optužbi da je radi njega donesena neka odredba ili te upute, možda da bi taj znači pravilnik bilo bolje da donosi ministar. Na kraju rasprave istakao bih još nešto što je vezano uz ove zakone, a nije zapravo uređeno sada ovim izmjenama. Samo bi dakle upozorio na podatke odnosno na podzastupljenost pripadnika nacionalnih manjina ako pogledamo dakle što se tiče pravosudnih dužnosnika u državnim odvjetništvima prema zadnjem Izvješću koje je Vlada usvojila, pripadnika svih nacionalnih manjina pravosudnih dužnosnika u državnom odvjetništvu je 4,5% što je na žalost puno bolje nego primjerice zastupljenost u državnoj upravi koja je 3,4% Ali i ova puno bolja zastupljenost je na žalost nezadovoljna i ta zastupljenost je zapravo poboljšana u odnosu na ranije godine samo iz razloga što se ukupan broj državnih dužnosnika dakle, apsolutni broj smanjio, a broj pripadnika nacionalnih manjina je ostao isti.

Hvala i vama. Sada će gospodin državni tajnik Kristijan Turkalj u ime predlagatelja 5 minuta se oslanjati na ono što su klubovi rekli. Izvolite. Poštovani zastupnici, ukratko da se osvrnem i da možda neke stvari malo pojasnim. Dakle, prvo zašto smo i kako smo izabrali 1. 9. kao dan stupanja na snagu ovog zakonodavnog paketa? Dakle osnovno je to što ovom sastavu Državnoodvjetničkog vijeća ističe mandat sljedeće godine u koliko se ja sjećam 3. mjesecu tako da smo računali da imamo 6 mjeseci koje su nam potrebne onda za izbor novog sastava. Dakle, to je jedan element koji mislim da je bitan, a koji se odnosi onda i na izbor glavnog državnog odvjetnika. Što se tiče glavnog državnog odvjetnika sve ove varijante mi smo dobro raspravili. Ono što je problem, Ustav je vrlo jasan, glavni državni odvjetnik bira se na 4 godine. Ne na 3 mjeseca, ne na 6 mjeseci, ne na 9, nema produženo vrijeme. Dakle, mi imamo ograničenje. Gledali smo, razmišljali smo, okretali smo, ali Ustav je tu vrlo jasan. Tako da bilo kakvo ustvari rješenje u prijelaznim i završnim odredbama po nama bi bilo protivno Ustavu i ne bi bilo prihvatljivo. Isti dio priče se odnosi na ulogu Državnoodvjetničkog vijeća o imenovanju glavnog državnog odvjetnika. Ako se pažljivo čitaju ustavne odredbe, uloga Državnoodvjetničkog vijeća je jasna. Dakle, mi smo u jednom trenutku imali ali ocjena je bila Ureda za zakonodavstvo da time idemo protiv odredaba Ustava. Dakle u ovom trenutku dok ne promijenimo ustavni okvir, ne možemo više od ovoga što smo sada predložili. Što se tiče imovinskih kartica, pa ne znam, mi smo upravo rekli potpuna analogija sa svime onime što je na Povjerenstvu za sukob interesa odnosno u Zakonu o sukobu interesa na način kako je to provedeno na web. Ja, mi mislimo da je naše zakonodavno rješenje u potpunosti prepisano iz Zakona o sukobu interesa. Tako da ne znam u čemu se vide razlike. Što se tiče sigurnosnih provjera, razmotrit ćemo pa ćemo vidjeti do sljedećeg čitanja. I kada smo krenuli u izmjene ovoga zakona, a danas je bilo u nekoliko navrata riječ, pitanje javnog pravobraniteljstva sjećali smo se toga vremena, opet smo došli do Ustava Republike Hrvatske koji jasno određuje nadležnosti. Dakle dok se ne izmijeni Ustav, možemo jedino raditi da u ovom postojećem okviru ojačamo i čuli smo neke prijedloge da razmislimo kako to možemo osigurati da bude jednak tretman oba dva odjela. Idemo dalje. Gospodin Miro Bulj. Hvala lijepo. Evo, pošto nemamo već godinama izvješće državnog odvjetnika pred parlamentom, u ovim izmjenama zakona ove tri izmjene što se tiče područja i sjedišta sve sam rekao i kazao. Znači jednostavno nastavak nepravdi prema određenim područjima da li ciljano ili ne, da li je to analitički ili ne, ja ne znam. Ali znam da na to nećemo pristati. Mi koji dolazimo iz određenih krajeva i koji je vidljivo da su određena područja kao što je Cetinskih kraj, Dalmatinska zagora u ovome slučaju i ovome zakonu govorimo o sjedištima, da su zakinuti. Pa bih vas zamolio i u ime ovdje i kolege Šipića i svih onih koji su bili zajedno na sastanku gradonačelnika, načelnika i župana da još jednom dobro razmislite. Jer jednostavno narod je svjestan i to su ujedno poticaji za iseljavanje iz tih područja. Mi moramo znači razmišljati da institucije koje su na tim područjima i koje su bile u svrhu sigurnosti građana i državno odvjetništvo i sud znači puno na tim područjima.

A znamo evo čitajući prije nekoliko dana prateći da je čak i smijenjen u policiji čovjek koji je, Niko Klajić iz Policijske Vukovarsko-srijemske, inače … [[ne razumije se]] branitelj koji je počeo raditi po pitanjima Ovčare dosta aktivno da je smijenjen. To dovoljno govori da zločin ne zastarijeva jer u ovome slučaju svaki zločin treba procesuirati jer je činjenica da ispada kao da smo mi hrvatski vojnik bio napadao drugu državu što je neistina. To je prvo. Evo primjer u Sinju danas imamo Trgosirovinu, ja sam 4 puta digao kaznenu prijavu.

Taj novac naravno nikada nije vraćen.

Tada je pala i Peruča područje Vrlike. Međutim, danas ti ljudi imaju carstva. Govore da je zastara bez obzira što je bio zakon. To sam osobno govorio i prethodniku gospodinu Bajiću, današnjem Cvitanu. Rekli su da će se mijenjati zakon 2010. Sada govore da je zastara temeljem presude Sanaderu, tako da su brojna carstva stvorena na krvi mladih ljudi koji su ostavili svoje živote utkali u ovu domovinu.

I zaista me žalosti što evo malo prije je spomenuto da ratni zločinci ljudi koji su bili na strani agresora danas su u državnim odvjetništvima i zbog toga je zaista i kriminalnim radnjama potrebito ta sigurnosna provjera.

Ali je žalost od onih koji su izvršavali agresiju na jednu državu, da su danas unutar sustava Državnog odvjetništva. To je presedan ja mislim nezapamčen. Da li se to može dogoditi u Americi netko tko izvrši nekakvu agresiju na Ameriku da bude u strukturama državnog odvjetništva? Naravno da tu treba što više raditi i da su te nepravde očito i da to očito i na terenu ljudi, hrvatski branitelji to primjećuju. Javljaju te ljude koji su bili agresori. Nije ovo način. Jednostavno sigurnosne provjere oni moraju proći. Što se tiče borbe protiv korupcije, očekujemo i to. Ovim zakonom je kozmetički zakon. On ne doprinosi osim ovoga rekao sam prvoga zakona gdje se povećava za 3 općinska državna odvjetništva. Čini mi se, kazali ste Metković. Međutim, smatram da je trebalo temeljem općinskih državnih odvjetništava, sudovi općinski trebali su biti državna odvjetništva. Zasigurno u državnim odvjetništvima ima ljudi koji rade svoj posao, koji se trude, ali je pitanje daljnjih tih instanci, političkih utjecaja na državno odvjetništvo i to je ključni problem. Ali jednostavno u Hrvatskoj državi oni koji nisu imali 5 kuna, pa evo i u mom kraju Loto nisu dobili, djedovinu nisu naslijedili sada su najbogatiji ljudi, a ne vjerujem da su to stekli baš kopajući svojim plaćama. Znači brojni gospodarski subjekti su uništeni u privatizaciji, pretvorbi, ratno profiterstvo i smatram da Državno odvjetništvo da zakonom o nezastarijevanju temeljem presude na INA-u i MOL premijeru Sanaderu Bijele noći koje je Slavko Linić, poslije Telekomunikacije koje je počeo znači HDZ-ova Vlada, završila SDP-ova o tome bi više mogao govoriti jer on je stručnjak gospodin Mudrinić kako je Telekomunikacije, kako su privatizirane. Ali je činjenica da je ono što je bilo društveno ono što je narod stvarao da je na žalost otuđeno ne dionicama.

Zbog toga je Ustavni sud gospodinu Sanaderu odbacio tu presudu i sada se Državno odvjetništvo poziva na taj dio da taj zakon o nezastarijevanju ne vrijedi. Ja ne znam zbog čega. Ja mislim da bi se trebalo razmišljati i svu struku upregnuti da se, ja sam i krenuo u tome bio smjeru, samo to je opširan posao gdje treba uključiti … [[ne razumije se]] da Zakon o porijeklu imovine bi dosta toga definirao i vidljivo bi lako bilo usporediti ono što je kolega Bunjac govorio kako netko može imati sada 80 milijuna kuna, 37 milijuna kuna na računu ako mu je plaća 10, 15, 20 obitelji. Trebao bi imati 80 da ne plaća ništa, ni struju, ni … [[ne razumije se]] znači jednostavno ja mislim da su ogromne nepravde, a da instrumenti nama saborskim zastupnicima … [[ne razumije se]] postoje zakoni, a Državno odvjetništvo trebaju biti ljudi koji su najkvalitetniji, odani, najprije … [[ne razumije se]] patriotski raspoloženi, odani borbi protiv korupcije i kriminala, a naravno i svih vrsta zločina, a poglavito ratnih zločina.

To je država možemo ju nazvati „Apsordistan“

Radi javnosti i radi kolegica i kolege iz SDSS-a ovdje treba reći točno i precizno. Dakle, radi se o zamjeniku županijskog državnog odvjetništva koji je sudjelovao u agresiji na Republiku Hrvatske direktno iz redova hrvatske nacionalnosti. Dakle Hrvat koji je iz Vojvodine napadao Republiku Hrvatsku da bi 93. godine odglumio izbjeglicu iz Vojvodine, došao u Hrvatsku i uključio se u državnoodvjetničke strukture. A koliko je to ukorijenjeno govori vam i činjenica da je nedavno prije par mjeseci čak i kćer uspio zaposliti u Državno odvjetništvo u svojstvu savjetnika u Vukovaru. Dakle, to nisu nimalo bezopasne stvari.

Zbog toga sam naglasio i naravno nebitno jel' bio on Hrvat ili on bio srpske nacionalnosti, ako je napadao Hrvatsku i ako je bio na strani agresora dušom, dušom i tijelom onda prema tome sve je jasno. A biti u Državnom odvjetništvu to je nemoguće da se dogodi na zapadu da netko tko će napadati Ameriku da će sutra biti u bilo kojemu smislu koji će biti na strani ISIL-a ili ne znam na čijoj strani koji će napadati direktno Ameriku i da ga sutra bude u državnom odvjetništvu američkom. Znači da je ovo država apsordistan i da na te stvari je potrebna provjera sigurnosna, jer bez toga naravno imovinske kartice jer ne mogu biti zaštićeni kao što je sudac vrhovni bio ovdje, pa smo ga pola sata pitali gospodin Sesa da li je on za imovinsku karticu, zašto ne pokaže imovinsku karticu.

Gospodin Gordan Maras. Gubi pravo. Gospodin Nikola Grmoja. Gubi pravo. Gospodin Božo Petrov. Gubi pravo. Gospodin Tomislav Panenić. Gospodin Marko Sladoljev.

Nema je. Gospodin Pranić odustaje. Gospođa Ivana Ninčević-Lesanrdić. Gubi pravo. Gospodin Miroslav Šimić. Gubi pravo. Gospodin Branimir Glavaš. Ja ću samo kratko rezimirati i ponoviti ono što sam u replikama intervenirao. Kao prvo, složio bih se sa kolegom iz SDSS-a da treba jačati Građanskopravni odjel u Državnom odvjetništvu. To je apsolutno srce Državnog odvjetništva, ali daleko od javnosti, žiže interesa medija. A ustvari svi problemi pljačke, korupcije, otimačine leže upravo u tom odjelu. Dakle, taj odjel apsolutno treba jačati jer je izvor svih problema i zala u zadnjih 30 godina počevši od privatizacije i drugih oblika kriminala i korupcije, koji se vode kroz papire gdje taj odjel samo udara pečate i legalizira jedan oblik pljačke teške na stotine, stotine milijuna kuna a prolaze daleko, daleko ispod interesa javnosti. Javnosti je interesantno ono kada se uhapsi netko od strane USKOK-a naročito ako je to jedna krupna politička zvjerka, tada se javnost zabavlja. Međutim, to su sitnice u odnosu na ono što Državno odvjetništvo, Glavno državno odvjetništvo mora raditi i raščišćavati, a to je upravo ono što se radi u tom Građanskopravnom odjelu ili nekadašnjem javnom pravobraniteljstvu. Taj odjel se mora maksimalno ojačati, potpuno ga izdvojiti. Ovoga trenutka nije realno da se vraćamo na staro da formiramo sada novo-staro javno pravobraniteljstvo, ali da se taj odjel mora puno, puno više ojačati nego što je sada pozicionirano u okviru Glavnog državnog odvjetništva. To je preduvjet rješavanja svih kriminalnih problema čime je opterećeno hrvatsko društvo, a što Državno odvjetništvo ne rješava. Dakle molim vas za drugo čitanje da se predloži jedno kvalitetnije rješenje i jačanje praktično do samostalnosti upravo taj Građanskopravni odjel. Desna ruka glavnom državnom odvjetniku treba biti zamjenik glavnog državnog odvjetnika zadužen za ove poslove koje vodi Građanskopravni odjel unutar Državnog odvjetništva. To je srž problema, a ne spektakularne akcije pred kamerama, medijima hapšenja kojekakvih ljudi koje se sumnjiči za nekakve pronevjere. To je zabava za javnost u odnosu na ono što se događa „ispod žita“, što se događa daleko od javnosti, što se događa zahvaljujući tome što pojedini ljudi u vrhu Državnog odvjetništva žmire povremeno na jedno, a vrlo često i na oba oka, a ispod žita se krade i pljačka na stotine, stotine milijuna kuna. To je srž problema i tu upravo Glavno državno odvjetništvo treba pokazati svoju učinkovitost, pa će se problemi i rješavati. I završit ću još s ovim dijelom čega sam se i dotakao malo prije. Ne samo razmotrit, već naći formulaciju i unijeti u zakon i druge zakone gdje će svi oni državni odvjetnici od najnižih razina općinskih, županijskih do samog glavnog državnog odvjetnika i njegovih suradnika biti izloženi temeljito, temeljito sigurnosnoj provjeri. Nadopunit ću ono što je kolega Grbin govorio. Ne samo na korupciju, ne samo na druge vrste kriminala, već upravo i u ovom dijelu koji sam spomenuo malo prije, a to je da se moraju izvršiti sigurnosne provjere ljudi koji rade u Državnom odvjetništvu i moraju iza sebe imati čistu prošlost. Ne može obnašati dužnost zamjenika državnog odvjetnika bilo na općinskoj, županijskoj ili državnoj razini osoba ili osobe koje su sudjelovale u agresiji na Republiku Hrvatsku. U konkretnom slučaju govorili smo i mislio sam na osobu hrvatske nacionalnosti koja je 1993. godine napustila Vojvodinu, došla u Hrvatsku i predstavila se žrtvom progona koji je proživio kao Hrvat u Vojvodini, da bi ga hrvatska vlast prihvatila i bez ikakve provjere uključila u represivni aparat Republike Hrvatske u Državno odvjetništvo. Ta osoba konkretna trenutno je zadužena za rješavanje problema Ovčare. Ta osoba je odlazila u Beograd i u društvu kolege Državnog odvjetništva Republike Hrvatske posjećivala pritvorene osobe koje su suđene, a i osuđene za zločin na Ovčari i jedna od tih osoba je u tom razgovoru pokušala izvijestiti tog zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku o drugim osobama koje su umiješane i odgovorne na zločin u Ovčari. A znate koji je odgovor bio tog zamjenika županijskog državnog odvjetnika Hrvata po nacionalnosti u društvu kolege iz srbijanskog državnog odvjetništva? To nas ne zanima. On je ušutkan da ne govori ono što njega ne zanima. Prema tome, inzistiram na tome da sigurnosne provjere onih ljudi koji obnašaju dužnost općinskog, županijskog i glavnog državnog odvjetnika zajedno sa svim zamjenicima svih razina moraju proći. Jer oni koji su živjeli nekada u Srbiji, koji su služili JNA kao Hrvati usuđujem se reći da nije isključeno da postoji vrlo visok stupanj vjerojatnosti da su uvezani u kontraobavještajnu službu susjedne države i dan danas i da istovremeno rade u hrvatskom državnom odvjetništvu i istovremeno šalju te informacije srbijanskom državnom odvjetništvu ali neovlašteno. Ne mislim na onaj dio gdje postoji sporazum između Republike Hrvatske i Republike Srbije o suradnji, već po obavještajnim kanalima izvještavaju sigurnosne organe susjedne države kako se konkretan zločin na Ovčari ne bi riješio, ili kako bi se stvorio barem dojam da se rješava a na način da se istragama i presudama obuhvati 5, 6 ili 10-tak marginalnih ljudi i osoba, a kako se ne bi uvlačio i umiješao direktni državni vrh Republike Srbije, vojne strukture i političke strukture iz toga vremena. Jedna replika. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Glavaš, slušajući vas prosto pa ne možete vjerovati da u ovoj državi poslije 25 godina da mi ništa nismo provjerili, ništa nismo vidjeli, ustvari ništa nismo procesuirali. Ovo što vi pričate, ja imam to saznanje isto slično kao i vi. Pa prosto kao čovjek koji iza sebe nemam nikakav kriminal, ništa i znam što se dešavalo, koliko je ljudi, koliko je kriminala propušteno u ovoj Hrvatskoj državi. Pitam se i sada uvijek javnosti, da li je moguće da se u našim državnim odvjetništvima samo slažu papiri, a svi znamo za kriminal a nitko ga ne procesuira?

Pitamo, gospodo da li ćemo jednom krenuti za tom istinom? Da li ćemo od ove države napraviti jednom pravnu državu? Da li sam ja kao poduzetnik lud što sam sve plaćao ili sam normalan? Ali jesu podobni i nisu platili državi poreze, nisu obaveze, otvorili su sto firmi i danas funkcioniraju kao ugledni građani. Kako predstavljamo tom narodu ovom našem i javnosti koji imamo, što će ti ljudi reći da li sam ja ušao u ovaj Sabor samo zato da sjedim, da ne kažem ništa i da kažem ljudi meni je dobro a vama kako jeste? Naravno da mi nije dobro. Nije mi dobro kada gledam ovu sirotinju koja odlazi iz Hrvatske koji, imamo praznu Slavoniju, koja svakako i ovo što ste vi pričali je jedan dio jer ljudi nemaju. Procesuiraju nas ljudi oni koji su trebali druge procesuirati, a nisu to učinili. Vi ste bili u zatvoru, ne znam zašto. Tisuće naših je poginulo, a nitko u zatvoru nije. Taj isti Beograđanin koji je u zatvoru i koji je javnosti rekao da, ja jesam ubijao, sada sam u zatvoru, imam još sud, ali ima drugih ljudi koji žele reći a naši ne žele čuti.

Samo ću kratko potvrditi ovo što je gospodin Mišić rekao. Dakle, ne govorim na pamet. Nisam govorio na pamet. Nisam preuzeo taktiku rekla-kazala. Osobno sam telefonom razgovarao sa čovjekom koji je osuđen na 20 godina za zločin na Ovčari i koji mi je to u telefonskom razgovoru rekao, koji mi je dao i podatke o zamjeniku županijskog državnog odvjetnika, naglašavam Hrvatu koji je sudjelovao u agresiji na Republiku Hrvatsku od 15. prosinca do 9. siječnja i u drugom navratu u veljači ili ožujku 92. godine. Dakle, ti su podaci točni, provjereni. O tome se ne govori slučajno i ne može takav čovjek dobiti zadaću od glavnog državnog odvjetnika da istražuje zločin Ovčare. Tu Državno odvjetništvo mora naći kvalitetniju osobu, provjerenu osobu.

I glasovat ćemo kada se steknu uvjeti.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnoga reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave po članku 197. važećeg Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Želi li predstavnik predlagatelja gospodin Kristijan Turkalj dati dodatno obrazloženje? Izvolite. Poštovani potpredsjedniče. Znači, pred nama je Nacrt konačnog Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima. Predložene izmjene se odnose na usklađivanje zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije. Odnose se na dio koji se odnosi na banke vezano za ukidanje štambilja i odnose se na prijedlog Pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom. Dakle, u Zakonu o obveznim odnosima postoje odredbe koje se odnose na uređenje pitanja koja su bila uređena direktivom o putovanjima u paket aranžmanima. U međuvremenu je donesena nova direktiva koja je prenesena u Zakon o pružanju usluga u turizmu. Stoga je to pitanje uređeno u tom zakonu, pa stoga se predlaže brisanje tih odredbi. Nacrtom se također predlaže izmjena članka 999. Zakona o obveznim odnosima kako bi se banke odnosno štedionice oslobodile uporabe pečata kod unosa uplata i isplata novca u štednim knjižicama u skladu sa zaključkom Vlade Republike Hrvatske o reformskoj mjeri ukidanja uporabe pečata od 4. svibnja 2016. Konačno na prijedlog Pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom terminologija zakona usklađuje se sa terminologijom Konvencije o pravu osoba sa invaliditetom te se izričaji „duševna bolest i zaostao umni razvoj zamjenjuju izričajima „mentalno ili intelektualno oštećenje“ Evo zahvaljujem. Hvala i vama. Želi li tko? Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Pošto se radi o jednoj tehničkoj izmjeni dopustite mi da na ovaj način ukažem da je između dva čitanja napravljena jedna sitnija nomotehnička izmjena koja je apsolutno prihvatljiva i nužna. Radi se o aktu koji je bolje na nazivnoj razini odnosno ispravnije i korektnije definira postupanje prema određenoj populaciji.

Ne. Otvaram raspravu. Gospodin Branimir Bunjac. Nema ga. Gospodin Ante Bačić. Izvolite u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Hvala gospodine potpredsjedniče. Državni tajniče, kolegice i kolege. Znači, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima. Znači par izmjena koje su uvedene radi usklađenja sa direktivama EU. Znamo da u Zakonu o obveznim odnosima je prenesena direktiva još iz 1990. vezano za putovanja, odmore i kružna putovanja u paket aranžmanima. U međuvremenu direktiva iz 90. je stavljena izvan snage direktivom Vijeća o Europskog parlamenta iz 2015. godine koja je opet dodatno osuvremenjena i ti paket aranžmani uvode se novi termini i novi momenti na tržištu kao što je Internet distribucija i Internet prodaja samih turističkih paket aranžmana tako da tradicionalni distribucijski lanci i kanali sada pokriva Internet kao sve važniji medij prilikom prodaje paket aranžmana. Znači u člancima od 998. do 101. uređen je ugovor o ulogu na štednji ovo što nas je državni tajnik izvijestio znači čisto tehnička izmjena vezano za izbacivanje uporabe samoga pečata. Tako da ovim zakonom banke i štedionice se oslobađaju uporabe pečata. I možda najvažnija izmjena koja je isto išla na inicijativu Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom koja je predložila da se izričaj „duševna bolest i zaostao umni razvoj“ u člancima od 1050. do 1055. koji su jednostavno zastarjeli, stigmatirajući zamijene novim izričajem koji je propisan i Konvencijama o pravima osoba sa invaliditetom, tako da naime, ta konvencija u odnosu na Republiku Hrvatsku je stupila još 2008. na snagu, definira osobe sa invaliditetom kao osobe koje imaju dugotrajna tjelesna, mentalna i intelektualna ili osjetilna oštećenja koja u međudjelovanju sa različitim preprekama mogu sprječavati njihovo puno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi. Tako čisto jedna tehnička promjena, ali opet na inicijativu Pravobraniteljice, tako da definitivno treba usvojiti. Eto ukratko.

I gospodin Ivan Lovrinović. Nema ga. Gubi pravo. Pojedinačnih rasprava nema. Glasovat ćemo kao i uvijek što god to značilo kada se steknu uvjeti. I sutra, petak 9. ožujka 2018. u 9.30 nastavljamo sa, pročitat ću vam sve tako da znate koje su točke dnevnoga reda. 1. Izvješće o stanju i upravljanju robnim zalihama za 2015. i 16. godinu s financijskim pokazateljima 1. Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2015. godinu i 1. Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2016. godinu. Vjerojatno će se ujediniti te dvije zadnje točke. Doviđenja.